Nejste tu jenom vy, je tady 200 lidí, kteří chtějí pracovat. Takže prosím, opusťte řečniště. Jestliže ne, budu nucen vás vykázat z dnešního jednacího dne. Takže vážený pane poslanče Volný, já vás tímto vykazuji až do konce jednacího dne a poprosím kolegyně a kolegy o trpělivost, protože budeme asi večer zase ve zprávách, a nejenom těch českých, protože pan kolega bude zřejmě vyveden. Děkuji za pozornost.